Děkuji vám za pozornost a žádám vás o jejich podporu.

Tak prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo i za pochopení, pane předsedající.

Navýšení o 10 % tohoto specifického ukazatele pokládá předkladatel pozměňovacího návrhu za optimální. Děkuji za pozornost a za podporu pozměňovacího návrhu poslance Válka. Vystoupí pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Juránek. Dobrý den, dámy a pánové.

Podpora integrace cizinců je tématem, které je třeba v této souvislosti také řešit. Proto je třeba jeho nárůst včas korigovat a snažit se o snížení státního dluhu.

Na druhé straně je třeba zachovat financování pomoci seniorům, hendikepovaným, dlouhodobě nemocným, obětem domácího násilí a případně v přiměřené míře i osobám sociálně slabým. Proto bylo v této položce ponecháno 50 milionů korun na tuto sociální pomoc a částku 106 milionů 440 tisíc korun je navrhováno přesunout na snížení státního dluhu. S financováním integrace cizinců souvisí i výdajová položka 502 ostatní platby za provedenou práci ve specifickém ukazateli výdaje s označením výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu v části výdaje

Ani toto navýšení, které má sloužit na adaptačněintegrační kurzy cizinců, nelze považovat za opodstatněné pro příští rok. Navrhuje se tedy přesunout částku 5 milionů korun na snížení státního dluhu. Je třeba narůstající státní dluh řešit bezodkladně. Musíme především myslet na budoucnost České republiky a jejích občanů, a ne obětovat finanční budoucnost nejen našich dětí, ale i nás samotných, aby měli peníze na důchody a nyní pro pracující generace.

Vždycky, když se objeví něco nového, co je třeba v záchranném systému řešit, tak se také objeví nové problémy.

A já teď říkám, že i když to neprojde, je to stejně výhodná investice v době krizové.

Další dokument, který předkládáme, je sněmovní dokument 6996.